Mám zde přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 pana kolegy Kalouska s procedurálním návrhem. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji, pane předsedo. Ano, odhlásím vás všechny, prosím vás o novou registraci...

Kdo je proti tomuto návrhu?

Samozřejmě, pokud se pan Štern dostaví do Poslanecké sněmovny, bude moci v rozpravě vystoupit. Rozpravu v této fázi otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí.

Pane ministře, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tvrzení bývalého pana náměstka Šterna, že se paní ministryně mohla dopustit podezřelé činnosti v souvislosti s veřejnou zakázkou na elektronické náramky, je mimořádně závažným obviněním, které ohrožuje stabilitu a důvěryhodnost celé naší koaliční vlády. V takové situaci dle mého názoru koalice nemůže pasivně vyčkávat výsledek policejního šetření. Nám, tedy Poslanecké sněmovně, i široké veřejnosti by měly být neprodleně předloženy důkazy, o něž se uvedená obvinění opírají. Pokud se ukáže, že podání takového oznámení mělo být jen zneužitím policie k politickým cílům, měla by se podle mého názoru sociální demokracie od takového postupu distancovat. Jako ministr, který má určité zkušenosti ze své agendy, říkám, že pokud se náměstek dopustí takové míry neloajality, že oznámí své spory s ministrem médiím, je to hrubé porušení pracovní kázně a naprostá ztráta důvěry a odpovědí může být okamžité odvolání takového náměstka. . Tak bych se zachoval já. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já už jsem dopoledne avizoval, že nechceme hájit nebo kritizovat právo ministryně odvolat svého náměstka. A už v tom ranním vystoupení jsem říkal, že je to velmi nezvyklé a že musel exnáměstek vědět, že takové chování bude po zásluze odměněno, tudíž určitě to dělal s vědomím toho, že riziko odvolání nebo vysoká pravděpodobnost toho odvolání existuje. Ale my bychom nechtěli, ať se zúží debata pouze na to legitimní právo ministryně vybrat, jmenovat či odvolat náměstka. My jsme jenom upozorňovali na to, že tým, který si ministryně sama vybrala, se jí rozpadl, přestože v tom vidí temné reje opozice, tak nevím, jestli si myslíte, že buď vaší bývalou první náměstkyni, nebo vašeho bývalého náměstka úkolovala opozice?

Jsou to takové nenápadné věty, kterými jsme zásobováni celou dobu. Od toho, že píše nejvyššímu státnímu zástupci, aby věnoval více pozornosti mediálně známým případům. Vůbec tomu nerozumím. Naposled v České televizi v diskuzním pořadu paní ministryně řekla, že by chtěla mít přístup k živým svazkům a k probíhajícímu vyšetřování. Tomu už nerozumím vůbec, a ptám se tedy pana předsedy vlády, jestli je to standardní a jestli je to politika vlády, nebo pouze snaha ministryně Válkové.

No určitě měla. O tom by ta dnešní debata mohla být, ale být nemusela. Není to ten hlavní problém. A postupně budeme ukazovat na další problematické kroky a problematické výroky, které se týkají resortu Ministerstva spravedlnosti. Tak se ptám jak se v tom návrhu projeví tyto snahy ministryně spravedlnosti? A oni pak musí odpovídat.

To si myslím, že jsou velmi důležité otázky, a rád bych slyšel odpověď nejdřív od pana ministerského předsedy, zda je to politika vlády, anebo pouze politika ministryně Válkové. A pak od samotné paní ministryně jak to vlastně myslí? Jak si to vlastně představuje? Kdo bude vybírat ty zajímavé kauzy? A jak ona bude zasahovat do těch probíhajících kauz? Jakým způsobem? Děkuji, já ještě tedy protože jsme neurčili zpravodaje pro tento bod, tak podle zažitého zvyku by to měl být první vystupující a tím byl pan ministr kultury. Tak, pokud by se pan ministr kultury mohl v roli poslance ujmout zpravodajování, myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji, pane ministře.